Vůbec, ale vůbec žádným způsobem se nezaobíráme tím, jakým způsobem je potřeba jednat o Ústavě České republiky. Salámová metoda, to je ono! To by někomu šlo. Ale v tomhle ohledu se na mě nezlobte, tam jsou mnohem důležitější zákony než ten, který byl zařazen na zítřek. Protože nemohu nepřipomenout, že tam máme zpátky ústavní zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Copak si neuvědomujete tu ostudu, kterou si udělala česká politická scéna, zejména ti, kteří v Senátu hlasovali proti tomu návrhu, který tady prošel, abychom vůbec mohli zabezpečit potřebnou kontrolu v České republice? To považuji opravdu za hrozné. A máme tam mimo jiné tři zákony, které by měla taková komise projednávat. Zákon o Ústavním soudu, i když není ústavní, to je zákon obyčejný, ale podle mého soudu patří na projednávání takové komise. Je tam právo shromažďovací, které je jedním ze základních lidských práv.

A minimálně zákon o místním referendu, který by si také zasloužil tu komisi. Pokud jde o mezinárodní smlouvy, myslím si, že do té komise nepatří z jednoho prostého důvodu. Protože sjednávání mezinárodních smluv je u nás jiné. Jedná se o tzv. prezidentské smlouvy a v tomto ohledu je to věcí exekutivy. My potom provádíme pouze ratifikaci nebo neratifikaci takové smlouvy. A to projednávání podle mého soudu není otázkou komise pro Ústavu ČR.

To jsem říkal. Ale neodhlasovalo se to. Tak co budeme dělat dnes, když náhodou schválíme návrh, který tady padl. Na příští schůzi zařadíme nominace, možná schválíme členy té komise a možná i předsedu, pokud se o to nepohádáme, protože tady máme zkušenost, že i vyšetřovací komise dlouhou dobu neměla svého předsedu.

V tuto chvíli, promiňte mi, na to řazení bodů opravdu tu komisi nepotřebujeme.

Víte, já opravdu mohu být rád, že je tady znovu ten návrh, ale osobně nejsem přesvědčen, že v tuto chvíli je aktuální. Aktuální bude pro Poslaneckou sněmovnu zvolenou v podzimních volbách, až je prezident republiky vyhlásí.

Možná by bylo mnohem vhodnější, kdyby ústavněprávní výbor alespoň zařadil na své jednání a žádám o tom předsedu ústavněprávního výboru, aby zařadil bod projednávání, který bude Neprojednané ústavní návrhy na plénu Poslanecké sněmovny, a jestli se jimi bude zabývat. Mě obtěžuje, když mám odpovídat novinářům na to, jestli bude, nebo nebude projednán vládní návrh o referendu.

Já jsem ochoten jednat o jakémkoli zákonu o referendu v této Sněmovně, abychom naplnili potřebu, která je mezi lidmi, a proto podpořím i návrhy, které považuji legislativně za špatně zpracované, protože se dají opravdu minimálně v té diskusi projednávat tak, aby k nim nakonec ministr pro lidská práva zaujal nějaký postoj a ve vládě projednal např. úplný komplexní pozměňovací návrh, kterým může být např. ten návrh zákona o referendu, když jsem začal zákonem o referendu, který prošel Poslaneckou sněmovnou ještě myslím za ministrování ministra Cyrila Svobody a potom byl shozen opět Senátem, aby náhodou lidé tuto pravomoc do svých rukou nedostali. Považuji ten návrh za pozdní lítost. Omlouvám se navrhovateli, ale v každém případě bych požádal všechny ty, kteří budou v této Poslanecké sněmovně po volbách na podzim letošního roku, aby takovou komisi zřídili, protože její práce bude nanejvýš potřebná. Naše komise nemůže být kontinuální, protože platí princip diskontinuity Poslanecké sněmovny, ten nelze porušit. Všechny návrhy, které tady projednáme, byť by byly v této ústavní komisi, stejně tak jako tak nelze projednat a budou je muset nově zvolení poslanci, ať to bude kdokoliv z nás, nebo někdo úplně jiný, kdo přijde sem do Poslanecké sněmovny, navrhovat znovu. Děkuji, pane místopředsedo. Faktická. V případě, že faktická, tak prosím paní poslankyni. Děkuji.

Je to pozdní lítost, samozřejmě ta komise měla být dávno zřízena.

A když se dívám tedy i na ten čas, tak mě velmi mrzí, že už se asi ani nedostaneme k tomu dlouho odkládanému poslaneckému návrhu o advokacii, který také velmi potřebujeme, a slíbili jsme ho advokátům.

Já také děkuji.